45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka Takže ten už mluvil. Další v pořadí je pan poslanec František Petrtýl, kterému tímto dávám slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající.

Nechci zdržovat a chtěl bych být velmi stručný. Dovolte mi pohled na tuto věc jako člena mandátového a imunitního výboru, který není právník. A právě to, že nejsem právník, možná má i nějakou svoji výhodu, protože logicky nebudu vše právnicky skvěle precizovat, ale možná dám svůj náhled jednoduše a srozumitelněji.

Proto jsem využil jako člen tohoto výboru možnosti nahlédnout do policejního spisu, kde jsem byl s kolegou Procházkou, a ani po nahlédnutí do tohoto spisu, i když několikrát zde již zaznělo, že tento spis je velmi obsáhlý a nelze vše nastudovat během také jsme tam byli zhruba dvě hodiny, nicméně v tomto spisu jsem také v té části, která nám byla poskytnuta, nenašel žádnou informaci, která by byla o něčem, co je nezákonné. Takže se mi jeví tato kauza jako účelová, která nepochybně ovlivní nadcházející volby. A o tom, jak je ovlivní, nechť rozhodnou voliči. Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další vystoupí s řádnou přihláškou pan poslanec Zdeněk Ondráček, kterému tímto dávám slovo. Hladina hluku je vyšší, než je možná příjemné řečníkům. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, vzal jsem si s sebou čtyři papíry, na kterých mám různé poznámky, protože budu částečně reagovat na předchozí vystoupení mých předřečníků kolegů a částečně shrnu i svůj postoj k této věci. Pokud zmíním úplně začátek, tak bylo zde několikrát hovořeno o tom, že kauza je časovaná s úmyslem poškodit předsedu hnutí ANO a předsedu poslaneckého klubu hnutí ANO před volbami a že policejní orgán nemusel takto činit a konat a mohl počkat po volbách. Když jsme jednali na ústavněprávním výboru, tak byla také diskuse o tom, kdy a padlo to i zde při dnešní rozpravě kdy by byl ten vhodný termín pro to tento akt udělat. Kdy sdělit obvinění.